Jakákoli podpora prostřednictvím státního rozpočtu pouze křiví tržní prostředí, protože abychom mohli některého podnikatele nebo podnikatelskou skupinu zadotovat, tak nejdříve musíme od ostatních podnikatelů dodatečné peníze, nebo peníze na tu podporu vybrat.

Některé podnikatelské subjekty získávají nekorektní tržní výhodu oproti těm, na které stát, potažmo my politici neukážeme, že to jsou ti oni, kteří tu dotaci mají dostat. Všechny tyto návrhy mají ambici nikoli navyšovat další položky nebo někomu přidávat, ale mají ambici naopak šetřit. Je to v souladu s tím, co celou dobu říkám, a sice že bychom měli v době ekonomického růstu mít vyrovnaný rozpočet.

Myslím si, že je dobré, aby v těchto místech a obcích stát postavil odpovídající infrastrukturu tak, aby se tam mohlo poskytovat vzdělání.

Také děkuji. Nyní prosím paní poslankyni Kozlovou a připraví se pan poslanec Bartošek. Dobrý večer. Děkuji za slovo.

Proč?

Proto MŠMT pro tento účel každoročně vyhlašuje výzvu v rámci investičního programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Z dotace lze hradit náklady na stavební práce, úpravu venkovních ploch, pořízení vhodného vybavení pro volnočasové aktivity.

V tomto případě však jde o pouhých 22 milionů, je to prostě ta minimální částka, která by podržela aspoň ty úplně nejzákladnější práce, které je potřeba vykonat na zařízení pro děti a mládež, děti by tím neztratily možnost využívat některá zařízení.

Chci vám říct, že ještě horší situace než obecně v živém umění je situace knihoven. Jejich společenská role se zásadně proměnila.